Druhá poznámka. Vzhledem k tomu, že nabyvatelem této dotace a vlastně subjektem, který by měl zorganizovat přípravu vzniku této průmyslové zóny, je Moravskoslezský kraj, tak je velmi důležité, aby i nové vedení Moravskoslezského kraje vzešlé z voleb do krajů v loňském roce se přihlásilo k realizaci této akce a také bylo aktivní, pokud jde o přípravu realizace této akce. Já to vnímám tak, že minulé vedení Moravskoslezského kraje mělo vznik průmyslové zóny jako svoji prioritu, ale v tuto chvíli nemám informace o tom, jestli je vznik této průmyslové zóny také prioritou pro nové vedení Moravskoslezského kraje. Osobně nemám co měnit na těch prohlášeních, která jste citoval, která jsem učinil v době, kdy jsem navštívil Karvinou.

Je to dlouhodobý úkol, ale je potřeba, abychom se snažili maximálně tu přípravu zkrátit a aby byly vytvořeny podmínky pro vznik nových společností, nových firem, nových provozů právě tady v tomto regionu s perspektivou zaměstnat propouštěné zaměstnance z postupně utlumovaného OKD.

My jsme se hodně zabývali tou otázkou, která se týká tedy OKD. Za prvé jsem rád, že se podařilo schválit zákon o předčasných odchodech do důchodu pro horníky, kteří pracovali pod zemí. Tam došlo k výraznému zkrácení věku pro odchod do důchodu. Jsem také rád, byť ve vládě ta debata nebyla jednoduchá, že jsme prosadili sociální příspěvek, speciální sociální příspěvek, který může být vyplácen až tři roky pro lidi, kteří odejdou z OKD. Třetí věc, která myslím je důležitá pro to, aby ten útlum byl postupný a aby se OKD dokázalo vyrovnat se současnou situací, je také půjčka, která byla poskytnuta společnosti OKD s podporou vlády právě na to, aby se dokázalo vyrovnat s tou současnou situací a podařilo se zorganizovat postupný útlum. Pro region je klíčové, aby k uvolňování pracovníků z OKD docházelo postupně v několikaletém horizontu, tak abychom byli schopni na to reagovat v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. A ačkoliv, a to je možná poslední poznámka, ačkoliv dneska Moravskoslezský kraj eviduje zhruba deset tisíc volných pracovních míst, tak samozřejmě klíčová jsou pracovní místa, která jsou v nějaké reálné dostupnosti tohoto regionu, a klíčová jsou pracovní místa, která z hlediska kvalifikačních požadavků mohou vyhovovat struktuře propouštěných zaměstnanců z OKD. Takže nelze jenom mechanicky porovnávat počet volných pracovních míst v regionu Moravskoslezského kraje, ale je potřeba se soustředit také na místa, která jsou k dispozici v regionu. Děkuji předsedovi vlády. Ptám se pana poslance má zájem o doplňující otázku? Prosím.

Nicméně je tam i řada dalších lidí, nejenom horníků OKD, a ti jsou také zde evidováni na úřadu práce. Ale chtěl bych jenom říct, že důsledkem sociálněekonomické nerovnosti těchto rozdílů mezi regiony a zdejší vysoké nezaměstnanosti je i to, že každý rok odcházejí z tohoto regionu tisíce mladých lidí. Nejvyšší úbytek obyvatel zaznamenal okres Karviná.

Situace prostě není tady v našem regionu vůbec lehká a jednoduchá. Já také děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Děkuji.

Je to ale součást řešení, které musí být formulováno a směřováno ke všem regionům, které jsou strukturálně postižené. A já jsem rád, že vláda 9. ledna letošního roku konečně odsouhlasila strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského, Karlovarského kraje. Ten materiál připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci i s vládním zmocněncem pro strukturálně postižené regiony a v tuto chvíli budeme chystat konkrétní akční plán, to znamená konkrétní opatření, která budou směřovat k řešení těch tíživých otázek, které i pan poslanec Šincl zmiňoval. To znamená, není to jenom otázka vytváření nových pracovních míst, ale je to také otázka podpory vzdělávání v daných regionech, řešení otázky sociálně vyloučených lokalit, zlepšování situace v oblasti životního prostředí.

Bude obsahovat také financování tady těchto jednotlivých kroků a byl bych rád, kdyby ještě naše vláda byla schopna tento akční plán připravit a schválit. A samozřejmě chceme postupovat i v těsné součinnosti s kraji a samosprávami v těchto regionech. Děkuji předsedovi vlády.

Děkuji. Přeji krásné odpoledne. Vážený pane premiére, můj dotaz bude velmi krátký, ale myslím si, že v dnešní rozjitřené době velmi důležitý. Dotaz se týká tématu kybernetické bezpečnosti. Co vláda v této oblasti dělá a jaká opatření připravila pro zajištění kybernetické bezpečnosti v České republice? Slovo má pan předseda vlády.

Děkuji. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, když jsem tady v této Poslanecké sněmovně už před delší dobou předkládal zákon o kybernetické bezpečnosti jako novou právní normu, která by upravila otázku zajištění bezpečnosti a zajištění ochrany kritických systémů před útoky hackerů, tak to ještě rozhodně nebylo téma, které by plnilo první stránky novin, a nebylo to ještě v té době téma, které by tedy každý den vytvářelo headliny na informačních serverech. Ale ukazuje se, že jsme udělali dobře, protože jsme tady včas v Poslanecké sněmovně schválili dobrý základ, to znamená, máme zákon o kybernetické bezpečnosti. Stejně tak v době, kdy současný ředitel Národního bezpečnostního úřadu vytvářel tu část NBÚ, která se začala zabývat kybernetickou bezpečností, to už je tuším sedm nebo osm let zpátky, tak v té době to také nebylo něco, co by bylo úplně populární a úplně vnímané jako to, co je moderní a čemu je potřeba věnovat absolutní prioritu. Přesto se ukázalo, že to tehdy v rámci NBÚ bylo správné a strategické rozhodnutí. Já to říkám proto, že tady máme na co navazovat, máme na co stavět, můžeme navázat na práci, která byla odvedena v rámci Národního bezpečnostního úřadu, a můžeme navázat na to, co už udělala naše vláda, pokud jde o zákon o kybernetické bezpečnosti.

Reagujeme jednak na evropskou směrnici, která by měla zajistit v rámci evropské spolupráce vysokou úroveň bezpečnosti sítí a informačních systémů v rámci Evropské unie, ale také v návrhu té novely rozšiřujeme působnost stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti na provozovatele základních služeb i správce a provozovatele informačních systémů základních služeb, kteří působí v těch klíčových odvětvích infrastruktury, jako jsou energetika nebo třeba doprava. Rozšíření se týká také klíčových poskytovatelů digitálních služeb, jako jsou třeba platformy pro elektronické obchodování a jako jsou vyhledávače. Čili pro ty nově zahrnuté skupiny, které navrhuje zahrnout novela, budou platit povinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti.